Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Jedná se o hlasování číslo 124, přihlášeno 151 poslanců, pro 71, proti 38, tento návrh přijat nebyl.

Jedná se o hlasování číslo 125, přihlášeno 153 poslanců, pro 75, proti 32, tento návrh nebyl přijat.

Ostatní omluvy máme přečteny.